Další z podmínek, kterou jsme dlouhodobě opakovali, je otevřený volný prostor sportoviště, venkovní sportování a podobně.

To jsou věci, které nás vedou k tomu, že znovu opakuji nedáváme vládě bianko šek. Chceme po vládě, aby se každý den zamýšlela nad svými opatřeními a snažila se je přizpůsobit vnímání občanů, protože bez občanů tuto pandemii nepřekonáme.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji vám, vážený pane předsedající.

Jak toto opatření souvisí s tím, že jsou policisté na hranicích okresů?

Ale je tady jeden důležitý faktor: Ty státy, které se dnes nejvíce ozývají, včetně České republiky, Rakouska, Chorvatska, tak to jsou státy, které v průběhu podzimu nevyužily možnosti objednat maximální možný počet vakcín od výrobců.

A samozřejmě tady by měla vláda, především pan premiér a bývalí ministři zdravotnictví, říct, proč to neudělali, protože dneska bychom byli v pozici států, které jsou na špici očkování, a mohlo to očkování jet daleko lépe.